Kdybychom umožnili občanům, aby se rozhodli pro občanský průkaz s čipem, tak by po zavedení elektronické identity nemuseli znovu chodit na úřad pro vyměnění občanky.

Děkuji za pozornost. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pročítal jsem si návrh novely zákona. K občanovi se vedou tyto údaje: jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, rodinný stav a údaje k manželství nebo údaje k partnerství, osvojení až postupně údaje ohledně úmrtí nebo prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného. Zákon by měl být obecný, pamatovat na všechny možnosti. Co jsem nenašel, je taková možná drobnost, prkotina, možná že závažná věc.

Možná se k tomu využije poslední položka a to jsou poznámky. Nevím. Pokud tedy někdo uzná, že by se údaje o změně pohlaví měly také v elektronickém systému evidovat, tak je samozřejmě možnost to v podrobné rozpravě navrhnout. Já děkuji panu poslancovi. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navázat na diskusi v prvním čtení a znovu upozornit na neřešení problému ohlašoven.

Potom je tady významný odstavec 5, kde se říká, že změnu místa trvalého pobytu občana hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Teď je tady odstavec 2: Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm.

c) ohlašovně prokázat.